Tak já jsem potkal před Sněmovnou řadu mladých lidí.

Skutečně to byla nějaká nezisková organizace, nechci tady nikoho osočovat.

Od americké ambasády přes Student Agency, sami to všichni přiznávají. Americká obchodní komora, Britská obchodní komora. Samozřejmě i Ministerstvo vnitra se tam objevilo a další.

A to se potom, dámy a pánové, teprve budeme divit! Pardon, pan zpravodaj ještě, po něm pan poslanec Urban. Pan zpravodaj má přednostní právo, omlouvám se, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já jenom pár poznámek. Víte všichni, že jsem si s registrem smluv a Rekonstrukcí státu docela užil v období, kdy se projednával zákon o registru smluv poprvé. Nebo minimálně jednu dobrou zprávu.

První věc tu říkal kolega Klán, budu na něj reagovat.

Jestli mě slyší kolega Snopek, jak vám může Rekonstrukce státu naopak pomoci.

A kolegovi Urbanovi vzkazuji prostřednictvím pana předsedajícího, že si z toho nemusí nic dělat, protože Rekonstrukce státu už v podstatě nikoho nezajímá. Ale chápu věcně, co mu vadí. Vyhání mě. Na vyhánění jsem tady opravdu já. Samozřejmě, ono to může mít pololegrační rovinu a to možná ať má. Ale tady jde o určité principy a ty zas tak legrační nejsou. A jenom proto kolegovi Zahradníkovi prostřednictvím pana předsedajícího: Já jsem se neupsal Rekonstrukce státu, a přesto jsem dehonestován. Jde o ten princip. A řeknu vám, vlastně už před těmi volbami, jako vás, tak mě navštívili v poslanecké kanceláři a říkali: My chceme, abys tohle podepsal. A já jsem říkal: A proč mám podepisovat něco, o čem nic nevím? Název zákona přeci neříká, jaký ten obsah a jaký ten zákon ve skutečnosti bude. Tak jsem říkal: Tak vypadněte a udělejte si, co myslíte.

Doufám, že příště budeme všichni trochu pozornější, abychom se nemuseli příště dostávat do situací, kdy nás vydírají a pokoušejí se nás různými způsoby diskreditovat. Aniž víme, kdo za tím stojí, aniž víme, jestli hájí zájem této země či nikoliv. Nevíme vlastně vůbec nic. Víme jediné: Kdo nás nebude poslouchat, tak ten uvidí! Děkuji. S faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Vladimír Koníček, po něm paní poslankyně Černochová. Prosím, pane poslanče.

Když oni nás hodnotí a pozorují, tak já se občas podívám na jejich web rekonstrukcestatu.cz Jak jsme financováni už desátý měsíc tam mají napsanou větu: Vyhodnocení financování za rok 2015 aktuálně připravujeme. Věřím, že jim to vydrží ještě nejméně dva měsíce a pak změní akorát číslovku na 2016. Prostě o financování Rekonstrukce státu na jejím webu za letošní rok nenajdete ani číslo. Paní poslankyně Jana Černochová a její faktická poznámka. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo. Dobrý večer, dámy a pánové. Já bych k vám měla jednu prosbu. Ten návrh zákona zasahuje i do věcí, které by měly být intimní záležitostí bezpečnosti a obrany státu. A skutečně v tuto chvíli projednáváme něco bez přítomnosti ministra obrany, bez přítomnosti ministra vnitra. Bojuje tato vláda skutečně proti terorismu? Anebo odkrývá teroristům karty tak, že na internetu budou zveřejňovány veškeré smlouvy, veškeré údaje, které se týkají zbrojařských firem, bez toho, aby to někomu vadilo. A já bych chtěla znát stanovisko jak pana ministra obrany, tak pana ministra vnitra. Proto vás zdvořile prosím o podporu návrhu na přerušení projednávání tohoto bodu do přítomnosti ministrů. A prosím, aby předsedové výboru pro obranu a výboru pro bezpečnost toto projednali i ve výborech. Protože skutečně tady přesahujeme něco, co na jednu stranu se vláda České republiky snaží dělat, a bojím se, že si ty následky poneseme v budoucnosti všichni. Děkuji paní poslankyni a eviduji její procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do přítomnosti, abych to řekl přesně, ministra obrany a ministra vnitra. Těchto dvou ministrů. Děkuji. Odhlásím vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o návrhu na přerušení tohoto bodu do přítomnosti pánů ministrů obrany a vnitra. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

To byla zatím poslední faktická poznámka. Návrh na přerušení nebyl přijat a o slovo se přihlásil pan poslanec Jan Farský jako zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.